Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E1, ve kterém se sídlo agentury přesouvá do Ostravy. Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Konstatuji, že jsme schválili, anebo rozhodli o všech pozměňovacích návrzích. A nyní nám zbývá hlasování o návrhu zákona jako celku a stanovisko výboru je doporučující.